Já znovu říkám, jenom chci říci ano, potvrzuji to, aby to bylo jasné, potvrzuji to, co říká tady paní kolegyně. Ano, ona na komisi vystoupila, řekla, že rezignuje, že nemá důvěru ke mně, že víc se k tomu nebude vyjadřovat, a pak mě prostě... Pak udělala tiskovku, kde řekla to, co řekla. Pro mě to je smutná událost. Pak jsem kontaktoval předsedu Marka Černocha, kde jsem ho žádal, že do dnešního dne nemám informaci písemnou. Musím to formálně dokončit. Já jsem požádal Marka Černocha jako předsedu klubu, abychom měli rezignaci písemnou. Toto jsem činil zhruba asi dvakrát nebo třikrát s Markem Černochem. Pokaždé jsme si řekli, že ani jednou nikdo z nás tu informaci nemáme písemně. Takže zkrátka a dobře, víte, já to už nechci odehrávat zpátky, co jsem si musel vyslechnout. Ale musím říci, aby tady bylo jasně řečeno, že prostě je potřeba ty věci formálně dotáhnout, ne jenom vykřikovat, že prostě nechce někdo s někým spolupracovat.

To znamená, že předpokládám, že toto bude učiněno. Pokud se toto nestane, tak na nejbližším zasedání Sněmovny požádám o snížení kvora nebo počtu členů vyšetřovací komise z devíti na šest, tak abychom byli definitivně číslově srovnáni. Ale musíme se vypořádat, co se týče paní poslankyně Havlové. Hlásí se s přednostním právem pan předseda Laudát. Čas pokročil a diskuse není hodná této Sněmovny.

Návrh jste slyšeli. Jedná se o přerušení tohoto bodu.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 82. Přihlášeno je 173 poslankyň a poslanců, pro návrh 45, proti 60. Tento návrh byl zamítnut.

V případě, že ho neprojednáme, jej přerušíme. V případě, že bude námitka proti postupu, přeruším jej okamžitě. Námitku nevidím. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Urbana, tak se táži, jestli to tak je. Další přihlášku do rozpravy nevidím, v tom případě rozpravu pardon, omlouvám se. Pan předseda Černoch. Máte slovo. Jen velmi krátce.

Děkuji. V tento moment nevidím nikoho, kdo by se hlásil do rozpravy, rozpravu končím. Prosím. Děkuji, že jsme se nějakým způsobem dohodli, a vnímám to jako několik zbytečných nedorozumění. Vidíte, že to řešení máme. Zopakuji tedy.

Ano, ta dohoda a slib platí. Po tomto hlasování v tuto chvíli hned vyhlásím novou lhůtu na nominace. Nejprve dáme hlasovat.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 83. Prosím, pane předsedo. Děkuji. Je to návrh poslaneckého klubu hnutí ANO na odvolání nezařazené poslankyně Kristýny Zelienkové z rozpočtového výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 84. Přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 81, proti 27. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Tím že ten návrh byl zamítnut, tak už je nehlasovatelný návrh na novou nominaci, protože počet míst ve výboru je stále obsazen.

Všem děkuji za vstřícnost a zdravý rozum. Já vám děkuji, pane předsedo. Vše, co bylo potřeba, jsme odhlasovali a já končím projednávání tohoto bodu.